V rámci tohoto připomínkového řízení zůstala řada závažných připomínek povinně připomínkujících míst nevypořádaná. Neproběhla také vůbec žádná komunikace s pojišťovacím sektorem, který je přitom tímto zákonem mimořádně postižen. K návrhu zákona se nevyjádřila ani pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo II finanční právo, ani Legislativní rada vlády jako celek.

A pak samozřejmě je vyčítána nepřiměřenost právní regulace, což si myslím, že je naprosto namístě. Tolik ve stručnosti hlavní argumenty proti sektorové části, té části tohoto daňového balíčku, který zavádí sektorovou jednorázovou daň ve výši 10 miliard. Chtěl jsem vám ukázat na nesystémovost tohoto kroku, na to, že trestáme obezřetné a opatrné pojišťovny, na to, že to bude mít negativní dopad na klienty, kterým hrozí zdražení pojistného, hrozí to jak jednotlivcům, tak firmám, možnou retroaktivitu toho zákona, plus všechny ostatní výhrady, které jsem uvedl. Takže pokud by čirou náhodou tento návrh prošel do druhého čtení, tak avizuji, že budeme navrhovat vypuštění celé této části, která nemá žádnou logiku. Postoupím k další navržené změně v rámci toho balíčku a zůstanu u zdanění výher nad 100 tisíc korun. To je opravdu já už nevím, jak bych to nazval, jaké přiměřené adjektivum bych zvolil zoufalý krok vlády. Už to podle mě nemá žádnou logiku. Ale zkusme příklad sportovního sázení.

Myslím si, že to je opravdu vtipné. Představte si.

A já vám řeknu, co k zdanění výher píše Ministerstvo financí pod vedením Andreje Babiše:

Takže on to neeviduje, ale má z toho platit daně. To by mě zajímalo, jak to bude stát kontrolovat.

V těchto případech by zřejmě nebylo možné zdanit jen vyplacenou částku na konci hry, ale bylo by možné zohlednit vložené prostředky a zdaňovat tedy pouze skutečnou výhru .

To je argument proti zavedení.